Realita Poslanecké sněmovny je ovšem taková, že Sněmovnou může projít a teď mě omluvte za to vyjádření i úplná blbost. Sněmovnou může projít zákon, který je zlobbovaný. A pak je ta extrémní varianta, že projde i zákon, který je blbý a je zlobbovaný. A jak se to může stát, že takový zákon projde? Je to tak, že rozdělení sil ve Sněmovně, kde je nějaká vláda a vládní strany, prostě má většinu a ten zákon prohlasuje. Trošku zajímavá situace je ovšem v případě tohoto návrhu vládního stavebního zákona, kdy vlastně vláda tu většinu tak úplně nemá, minimálně ji nemá na půdorysu stran, které se k vládě explicitně hlásily. Přesto ta vůle protlačit tento zákon, který nesplňuje základní parametry, ve Sněmovně je.

A ten minimálně prezentoval z pohledu rezortu Ministerstva kultury, že ten zákon je problematický, že ten zákon v daném směru není správný. Já jenom můžu spekulovat, proč se tak stalo. Nicméně poslanci těchto dvou stran, které tvrdí, že vládě nevěří, které se distancují často od výroků vlády, jsou pravděpodobně ta hlasovací většina v této Sněmovně, která nakonec ten vládní návrh protlačí. Proto jsme teď na mimořádné schůzi, protože ten zákon se neopírá o široký konsenzus. Není správně připraven. Jenom jsem chtěl uvést nějaké příklady toho zákona, který třeba nesplňoval to kritérium jedna, nebo z mého pohledu byl výrazně hloupým zákonem, už nebudu opakovat to slovo. Vláda tenkrát řešila výběr daní, to bylo ještě v minulém volebním období, a řekla: výběr daní se výrazně zlepší, a proto zavedeme EET. Ukázalo se po zavedení EET pro určité segmenty, že výběr daní rostl přibližně stejně v segmentech, které neměly povinnost využívat EET, jako v segmentech, které tuto povinnost ze zákona měly.

Vyberu si jiný příklad. Zákon, který byl výrazně zlobbovaný. Česká republika v minulém volebním období skrze Ministerstvo financí chtěla řešit otázku hazardu. Bylo zajímavé, že největšími podporovateli toho návrhu byly největší sázkové kanceláře a hazardní lobby.

A toto se neřešilo proč? Protože ty firmy, které se na tom podílely, tuto budoucnost viděly. Že ji neviděl tenkrát Andrej Babiš na Ministerstvu financí, ačkoli jsem se s ním několikrát na toto téma sešel, je jiná. A pak je třeba zákon, který je zlobbovaný, a ještě je velmi špatný, a to bylo zřízení Národní sportovní agentury. A já bych to trošku přirovnal k tomu, co se děje dnes.

To se nemusí vždycky stát, ještě vás na ten problém musí někdo upozornit. Vy potom zjistíte, jaký ten problém je z pohledu procesů a dat. Uděláte tu analýzu. V našem případě, a my i třeba v programu to budeme představovat, já bych očekával, že existuje buďto na ministerstvu, nebo pod vládou nějaký vládní analytický útvar, který vám tu analýzu, ta data do problému dodá, abyste ten problém pochopili a mohli tu legislativu mířit na faktické meritum problému, aby legislativa tento problém vyřešila.

Já jsem s přednostním právem. Nebojte se, mohl bych číst i ty návrhy, co tady jsou. To je role politika. Pro mě není slovo developer jakkoli negativně zabarveno. Někdo ty baráky musí postavit. Stejně tak je ale důležitý občan, kterého se ten zákon týká. Stejně důležitá je památková péče. Stejně důležité jsou aspekty naší přírody, na které může mít výstavba zásadní vliv. A cílem politika, zodpovědného politika, je na základě dat najít takové řešení, které je přínosné pro společnost jako celek a není výrazně vychýleno v zájmu některé z těchto skupin, které do procesu vstupují. Mám obavy, že takto ten zákon nebyl koncipován. A poslední smutnou tečkou, která bohužel teď běží v České televizi ve zprávách: poslanci projednávají stavební zákon z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. A teď pánové prominou, ale za paní ministryní Dostálovou nestojí zástupci Asociace měst, nestojí tam památkáři, nestojí tam lidé, kteří se zabývají péčí o naši přírodu, ale stojí tam zástupci Hospodářské komory pan Dlouhý, šéf Svazu průmyslu a dopravy pan Chaloupecký zástupce šéfa, a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. To podle mě velmi ilustruje, jakým způsobem byl tento zákon připravován a jak nevyvážený je jeho návrh.

Jak nakonec hlasování dopadne, to uvidíme v závěru třetího čtení, zda zákon bude schválen, jaké pozměňovací návrhy budou schváleny.

Prostě ten zákon je napsaný špatně, nesplňuje kritéria, o kterých jsem na začátku hovořil. A jednotlivé prezentované pozměňovací návrhy ze skupiny poslanců, která připravovala komplexní pozměňovací návrh, míří na ty nejproblematičtější části.